Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu stručný, nechám to především na diskusi. Dovolte mi jenom krátce, protože obsáhle jsem tu novelu uváděl v rámci prvního čtení. Chci jenom připomenout, že se novela týká především povinnosti transponovat do českého právního řádu některé části směrnice Rady Evropské unie, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice, týkající se jakosti benzinu a motorové nafty. A druhým částečně transponovaným evropským předpisem je rovněž směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Tady máme už zpoždění v transpoziční lhůtě a samozřejmě budu velmi rád, kdybychom to jednání co nejdříve dokončili. Kromě toho se ale v rámci výborů, projednávání ve výborech, objevily některé nové návrhy, které se týkaly spalování v lokálních kotlích, které se týkaly i případných výjimek na spalování ve velkých spalovacích zařízeních, a celá řada dalších. Já bych chtěl jenom ve zkratce říct, že s velkou většinou těchto návrhů vyslovilo ve výborech Ministerstvo životního prostředí souhlas. V jednom případě jsme vyjádřili neutrální stanovisko, v jednom případě potom nesouhlas. Ale chtěl bych říct, že vítám možnost projednání těchto návrhů ve výborech, nejenom ve výboru, ale ve výborech, a myslím, že to bylo velmi zajímavé pro všechny zúčastněné. Podle mých informací jsou ještě další pozměňovací návrhy, takže určitě bude ještě možnost se o tom bavit.